Pouze se dvěma ustanoveními pozměňovacího návrhu pana ministra máme zásadní problém a ta nepodpoříme. I my jsme přesvědčeni o tom, že vzhledem k toku miliard ve veřejném zdravotním pojištění je potřeba důsledná veřejná kontrola, a představa, že by se tato kompetence přesunula na vládu a již by o zdravotně pojistných plánech nerozhodovala Poslanecká sněmovna, to považujeme za velmi rizikové, a to bez ohledu na to, kdo v té vládě sedí. Po příštích volbách tam může sedět někdo jiný. Nicméně tento záměr ministerstva nepodporujeme a zde budeme zásadně proti.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuji, pane předsedající. Za náš klub my tento pozměňovací, nebo my tento návrh zákona a tu změnu podporujeme, jsme si vědomi toho, že je potřeba ji udělat.

Nicméně jsme rádi, a já osobně jsem velmi rád, že finální verze toho pozměňovacího návrhu, která přišla do zdravotního výboru, byla v té formě, jako ji pan ministr předložil, a je podle mě velmi rozumným kompromisem.

Ale to je diskuse, kterou jsme vedli na zdravotním výboru, a nehodlám ji tady otvírat. Chtěl bych připomenout pouze jednu věc, která tady nebyla zmíněna a souvisí s touto změnou ve schvalování těchto orgánů a nominací do těchto orgánů.

Tedy finálně tento návrh zákona podpoříme.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nikoho přihlášeného nemám v rozpravě. Pane ministře? Ano. Děkuji za slovo. Já velice děkuji všem kolegům za tu debatu a za podporu toho finálního řešení v rámci mého pozměňovacího návrhu. Cením si toho.

Mimo jiné tato podmínka byla i součástí toho původního vládního návrhu, který prošel připomínkovým řízením včetně Úřadu pro ochranu osobních údajů, který s navrženým řešením neměl žádný problém.

1. Návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené v třetím čtení, budouli v rozpravě ve třetím čtení předneseny.

Hlasovat o návrhu zákona jako celku.

Děkuji panu zpravodaji. Prosím, váš návrh na změnu procedury.

Jinak já zastávám stanovisko zdravotního výboru o proceduře. Takže můj návrh je zůstat u původní procedury, ale předpokládám, že musíme hlasovat o protinávrhu. Ano, o protinávrhu kolegy Třešňáka rozhodneme v hlasování číslo 231, pokud někdo jiný nenavrhuje jinou změnu. Není tomu tak.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Pane zpravodaji, první návrh.